Takže buď platí jedno a vadí mi ten klientelismus v tom sportu, a pak budu chránit předsedu takové agentury tím, že bude těžko nebo hůře odvolatelný, anebo bude snadno odvolatelný, a tudíž potom bude snadněji pod těmi klientelistickými politickými tlaky. Ale nemůže platit obojí.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Já jsem ho nazval sportovním diktátorem, protože z toho, jak to vidím, je de facto neodvolatelný a není tam řečeno, za jakých podmínek ho může vůbec ten předseda vlády odvolat. Ihned, jakmile by ho odvolal...

To je jednoduchá otázka. V momentě, kdy by to předseda vlády udělal, tak samozřejmě předseda se odvolá k soudu, protože nebyly naplněny podle jeho výkladu podmínky odvolatelnosti, soud nevíme, jak rozhodne, bude rozhodovat rok, mezitím už máme dalšího předsedu, po roce soud rozhodne, že nebyly naplněny podmínky odvolatelnosti, vrátí ho nazpátek, máme najednou dva předsedy Národní sportovní agentury a jsme tam, kde jsme byli.

Osobně bych se přikláněl k tomu, aby byl kdykoli, když třeba premiér o tom rozhodne, když o tom rozhodne vláda, která ho jmenuje, aby ho mohla kdykoli odvolat. Děkuji.

Protože podle mě opravdu by bylo správné, aby toto téma uchopila vláda.

Četl jsem ty důvodové zprávy.

Je to zákon, který podle mě není až tak opoziční, koaliční, prostě všichni víme, že to je problém, chceme to vyřešit, ale v tuto chvíli, nezlobte se, takto to nejde. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já tedy nebudu už třetí, co by to navrhoval vrátit k přepracování.